Děkuji a prosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Dominika Feriho, aby se nyní ujal slova. Pane zpravodaji, máte slovo.

Jak vidíte, legionářů tu už mnoho nemáme.

Zazněl procedurální návrh? Nezazněl, dobře, děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Grospič jako zatím jediný. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já v podstatě jsem to zásadní řekl k tomu vládnímu návrhu zákona. A to se týká i těchto návrhů zákona, které teď tady máme před sebou.

Tady bych si dovolil připomenout, že chybí zásadně ta hlubší analýza rozboru těchto předpisů.

Děkuji. Je to návrh na zamítnutí? Ano, dobře, aby bylo jasné i potom na základě stenozáznamu, že tento návrh zazněl. Faktickou poznámkou bude reagovat pan zpravodaj, pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Není. Budeme nyní hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě, o návrhu pana poslance Grospiče, abychom zamítli předložený návrh. Na hlasování jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 80. Přihlášeno 146 poslanců, pro 85, proti 29. Návrh byl přijat, a tím samozřejmě končíme další projednávání tohoto návrhu.